Prosím, pane poslanče, máte slovo. Vážené dámy, vážení pánové, TOP 09 podporovala návrh tohoto zákona víceméně od začátku legislativního procesu. Koneckonců v minulém volebním období, vzpomeneteli si, naši poslanci iniciovali podobný zákon, který nakonec nebyl projednán.

O všech návrzích bylo hlasováno, můžeme přikročit k hlasování o celém návrhu zákona. Přednesu návrh usnesení.